Dále je také úprava, která orgánům pomoci v hmotné nouzi umožní na základě správního uvážení pro účely nároku a výše všech dávek pomoci v hmotné nouzi nepřihlížet k příjmu, jehož započítání do rozhodného příjmu by nebylo možné spravedlivě požadovat. Dále je změna současného stanovení okruhu společně posuzovaných osob pro účely hodnocení nároku na mimořádnou okamžitou pomoc k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Tímto opatřením se zrychlí dostupnost dávek pro osoby, které bydlí mimo kraj, kde mají hlášený svůj trvalý pobyt. Dále je zde možnost využít elektronického formuláře.

Děkuji vám. Děkuji, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Lesenská. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, vážený pane předsedající.

Všechny tyto dávky mění tak, aby byla jednodušší administrace, protože jak úřad práce, tak jeho klienti, co se týče formulářů a vůbec způsobu žádání, mají plné ruce práce, proto jsem ráda, že ministerstvo navrhuje, aby o příspěvek na bydlení bylo požádáno, a příspěvek na bydlení nadále pak bude vlastně poskytován na dobu neurčitou, pokud nedojde ke změnám, které tento příspěvek budou rušit.

Nicméně dávka nebude snížena, zůstane v původní výši, bude se měnit až jednou za půl roku.

Podrobně to tady zmínil pan ministr. Já bych asi v tuto chvíli v rámci své zprávy další detaily nerozebírala.

Děkuji paní zpravodajce. A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili zatím tři. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Ale v tuto chvíli jsem tu z jiného důvodu. Jsem tu proto, abych jménem klubu hnutí ANO a klubu SPD dala veto podle § 90 jednacího řádu. Není to proto, že bychom chtěli prodlužovat jednání tohoto podle nás velmi důležitého zákona, nechám stranou i to, že je podáván tak pozdě a potom se spěchá na devadesátku, tuto kritiku si nechám na jindy, ale je to proto, že chceme mít možnost podat pozměňovací návrhy a uplatnit je tam, kde to podle nás je důležité.

Děkuji vám. Ano, děkuji. A v tomto případě otevírám... ano, máme zde přednostní právo. Pan předseda Výborný. Děkuji, pane místopředsedo. Abych plynule navázal na slova paní předsedkyně, které děkuji za vstřícnost a pochopení, tak vzhledem k tomu, že bylo dáno veto na projednání v režimu § 90, tak poprosím Sněmovnu, aby posléze na závěr hlasovala o zkrácení lhůty k projednání sněmovního tisku 235, novely zákona o státní sociální podpoře, podle § 91 odst. 2 jednacího řádu na jednu hodinu. Dohoda i se zástupci všech poslaneckých klubů, i klubu SPD, je taková, že poté, pokud toto Sněmovna schválí, tak bych požádal o přestávku na jednání této schůze Poslanecké sněmovny na 30 minut a sešel by se urgentně výbor pro sociální politiku, který by projednal tento tisk. A zítra v 18 hodin by mohlo standardně podle takto zkrácené lhůty proběhnout druhé čtení tohoto sněmovního tisku 235. Děkuji. Tak jestli jsem tomu teď správně rozuměl, tak vlastně na konci si odhlasujeme zkrácení na jednu hodinu. V každém případě teď jsme tedy v obecné rozpravě, kterou tímto tedy otevírám, a přihlásili se tři poslanci zatím. Jako první paní poslankyně Pastuchová. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Já chápu, že cílem tohoto návrhu je, aby byla možná flexibilita při čerpání této dávky a aby umožnila rodinám v téhle tíživé situaci čerpat si více peněz z rodičovské.